Faktem je, to je potřeba uznat, že poplatky nejsou limitovány, nemají žádný sociální strop, nemají žádnou degresi, pokud jde o délku hospitalizace.

Ale rozhodnutí nechci zpochybňovat.

Takže tady opravdu nediskutujeme o nelidskosti, protiústavnosti a nehumánnosti, ale diskutujeme tady regulérní politický názor, kde se strany napravo a nalevo v politickém spektru liší. Tohle myslím, že tady musí zaznít.

Zdravotnictví je ve finanční tenzi, ale nemohu přijmout to, co se tady opakuje, prezentuje, že máme před sebou apokalyptickou situaci. Máme před sebou situaci, která potřebuje řešit. Lišíme se v tom, jestli řešení má být směrem dále pokračující, zvyšující se efektivity. K tomu poplatky mimochodem tedy přispívají alespoň nějakou částí, nejenom že vnášejí peníze do zdravotnictví, ale také je vnášejí. Je potřeba říci, že všechny pojišťovací systémy na světě nějakou formu spoluúčasti vybírají. Spoluúčast je podle naší Ústavy, možná s tím dovětkem, že ji musí definovat zákon, což je v tomhle případě pravdou. Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je fakt, který tady prezentoval můj předřečník, že přestože je situace prezentována finančně jako hrozivá, je tady plán některých poslaneckých klubů realizovat zrušení poplatků úplné.

Nakonec řeknu, že podle analýz, které jsme dodávali, podle analýz rodinných účtů se i v domácnostech důchodců dávají peníze na zdravotnictví, které jsou nižší, než je konzumace alkoholu a kuřiva v našich domácnostech. Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vyzula. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, poplatky ve zdravotnictví. Česká republika je rozdělena podle toho, zda je pro, nebo proti. Mně se to zdá jako marginální záležitost, i když ten objem 5 miliard si nedokážu ani představit, kolik to je peněz, nicméně je to velké, velké politikum, o kterém se mluví, a vypadá to, že ve zdravotnictví nemáme jiné problémy. Máme tam jenom poplatky jako problém a zbytek je celkem bez problému.

Já bych nerad, abychom to teď zaváděli znovu v krátkém čtení nebo krátkém procesním jednání, že bychom se jenom tím prvním čtením vyjádřili k tak důležité otázce, která lidi zajímá, a je potřeba, abychom se o ní bavili, a je potřeba, abychom si ji prodiskutovali.

Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Svoboda.

Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, řadu podstatných věcí řekli moji předřečníci, ale já se pořád nemohu zbavit dojmu, že jsme teď tak trochu jako mimoňové. Mluvíme o něčem úplně jiném. Rozpor v té věci spočívá v tom, že říkáte: zkrátíme to na 30 dní, ať proboha zachráníme ten výpadek, co tam bude. Tady se pořád diskutuje o tom, že poplatky jsou nemravné, neetické, a můžeme hodiny a hodiny diskutovat o tom, co znamenají. My to samozřejmě na normálních odděleních vidíme, protože každý pacient nebo každá pacientka si velmi rozmyslí, jestli půjde už domů, nebo jestli tam ještě bude.